Druhá věc, která mě zaráží, když tady vidím ten seznam toho, kde končí ta čára, což je v podstatě pár projektů z té celé plejády úspěšnosti, tak bych se chtěla zeptat, jak jste ošetřili to, že skutečně někdo nevyužil toho, že podal jenom čistou žádost bez příloh, aby byl rychlejší na startovní čáře oproti poctivým žadatelům, kteří skutečně skenovali všechny přílohy, nahráli to, aby měli takzvanou úplnou žádost.